Děkuji, pane místopředsedo.

Já bych ho chtěl poprosit, jestli by nemohl tu přestávku odložit až po projednání exekučního řádu, protože to je přece jen ještě bod, který se týká opozičního okénka, a jestli by přece jen se nemohl poradit později. Tak vzhledem k tomu, že nevidím žádnou reakci na vámi přednesený dotaz, tak mám zde dvě žádosti na porady klubů: TOP 09 žádá o jeden a půl hodiny a ODS žádá o jednu hodinu, což je v součtu dvě a půl hodiny.

Neodhlasovali jsme si, že dnes budeme jednat po 19. hodině, z toho důvodu přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejších 9 hodin ráno.